Děkuji za pozornost. Děkuji. Načtu došlou omluvu. A jelikož nemám žádné další přihlášené s přednostním právem, poprosím pana poslance Ondřeje Babku, který je...

Prosím, ujměte se slova. Děkuji.

Vláda Petra Fialy opět předřadila na program jednání Sněmovny jednu ze dvou klíčových priorit, a to návrh na totální překopání pravidel voleb do kontrolních rad veřejnoprávních médií.

K tomu zatím bohužel bohudík nedošlo, protože podle nás je to protiústavní novela. Pro vládu, vládní strany a vládní koalici jsou to skutečně životně důležité priority, bez přehánění priorita. Markantně klesá jejich důvěra ve veřejnosti. Minimálně dvě, ale spíše tři vládní strany by se v případě dalších voleb do Sněmovny už vůbec nedostaly a prognóza vývoje pro ně není vůbec dobrá, právě naopak.

Proto se snaží si tuto výhodu pojistit a prodloužit o další léta i za cenu toho, že na sílu změní pravidla hry v jejím průběhu a ocitne se už poněkolikáté za svoji krátkou, ale pro naši zemi nesmírně škodlivou historii za hranou ústavy. Vládní návrh na změnu zákonů o České televizi a o Českém rozhlase je naprosto nesystémový, nelogický, politicky účelový krok, a navíc kromě jiného v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák před časem oznámil propouštění a finanční škrty, také krok nesmyslně a neodůvodnitelně nákladný, a rovněž i návrh a krok vrcholně nezodpovědný. Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů. Například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných 15 na vládou navrhovaných 18 není ničím jiným než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která zanedlouho rozhodne o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto takzvaného média veřejné služby. Vezměte si, že jsme že se tady vládní koalice pyšní jakýmsi konsolidačním balíčkem, který má udělat spoustu škrtů, a my dlouhodobě říkáme, a říkáme to novinářům, konkrétně v České televizi, říkáme, že by měla vláda začít u sebe. A vláda nezačíná u sebe, vláda má o tři ministry víc, než měly všechny vlády předtím. Vláda si odsouhlasila nekonečný počet náměstků na ministerstvech. Vláda si odsouhlasila novou agenturu pro digitalizaci. Vláda si teď odsouhlasuje další lidi do Rady televize a rozhlasu právě proto, aby ji mohla okamžitě ovládnout.

Tak například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných 15 na vládou navrhovaných 18, takže o tři, není ničím jiným než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která zanedlouho rozhodne také o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto takzvaného média veřejné služby. V této souvislosti si ještě připomeňme, že původně vloni na jaře vláda a její ministr kultury pan Baxa plánovali, že současnou Radu České televize novelou zákona rovnou rozpustí, schválí si nová pravidla volby radních a podle nich pak poslanci a nově i senátoři zvolí kompletní novou Radu České televize dle politických představ této vládnoucí pětikoalice. Po velkém tlaku a negativních stanoviscích včetně nesouhlasu i mnoha vládních právníků a legislativců z tohoto nehorázného plánu sešlo.

Je to klasická ukázka pokrytectví a dvojího metru této vlády a stran této vládní pětikoalice. Dovolím si ocitovat vyjádření člena volebního výboru Poslanecké sněmovny, který má mediální problematiku ve své gesci, poslance Jana Laciny z hnutí STAN pro server Médiář z 21. června loňského roku.